Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji. Navrhovatelem je pan poslanec Válek. Byl vězněn nacisty, na samém konci války zemřel jako oběť hromadných poprav vězňů.

Hlasování pořadové číslo 300, přihlášeno 154 poslanců, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Zahájil jsem hlasování.

Návrh byl přijat. Další návrh prosím. Děkuji.

Jedná se o prvního československého astronauta, bývalého europoslance a velvyslance v Rusku. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Další návrh, prosím. Děkuji. Tím jsme vyčerpali Řád bílého lva a přesuneme se na další nejvyšší státní vyznamenání, což je Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Návrh byl přijat. Další návrh, prosím. Děkuji.

Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Děkuji.

Navrhovatelem je pan předseda Vondráček.

Kdo je proti?

Děkuji.

Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 310, přihlášeno 144 poslanců, pro 35, proti 40.